Ministr Válek se sice v polovině února na tiskové konferenci omluvil pacientům za to, že některé léky nebyly dostupné, problém chtěl vyřešit novelou o léčivech. Jak může doma někdo syslit tyto druhy léků, které jsou jen na lékařský předpis, pane ministře? V dubnu chybí lék na cukrovku, antibiotika stále chybějí a lidem celkem pěkné květnové počasí stále úplně nepomáhá. V polovině května se však situace stále neuklidnila, ba naopak. Zmizel totiž i důležitý onkologický lék. Nejhorší je už měsíce trvající situace s penicilinem, který dlouhodobě chybí. Osobně mám zkušenosti a zážitky s onkologickým pacientem v mé blízkosti a vidím, jaké má problémy sehnat léky, které má od lékaře předepsány, jak běhá od jedné lékárny k druhé, a věřte, je to k pláči. Na druhou stranu vlastně můžu být rád, že se nejedná o kojence, protože pro ty už léky nejsou vůbec. Dámy a pánové, je úplně jedno, jestli ministr Válek chce nebo nechce rezignovat, objektivní stav je fakt, že není v jeho silách ani v silách ministerstva toto řešit, a vidíme to dlouhodobě. Není to vlastně ani v silách této vlády. Musí se tím zabývat tato Sněmovna, a proto to zde předkládám. Musíme najít skutečné zdroje a zajistit léky pro občany České republiky.

Je, vážení lékaři. Prosím, kolegyně, kolegové, proberme se a začněme se tím konečně na této půdě zabývat. Tento bod prosím zařadit jako první bod za pevně zařazené a žádám vás všechny v zájmu zachování zdraví našich spoluobčanů a také zdravého rozumu v této Sněmovně o podporu zařazení tohoto bodu. Moc vám děkuji. Děkuji. Nyní je přihlášen pan poslanec Nacher a jako poslední již přihlášený pan předseda Benda po panu poslanci. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, já budu mít celkem jednoduchý bod zprvu informační, a to je Informace ministra školství o kapacitách na středních školách. Tato problematika v posledních týdnech zvedá ze židle nejednoho rodiče.

Jinými slovy: a příští rok to bude úplně stejné, pokračují silné ročníky, budou tu studenti ukrajinských uprchlíků logicky a opět tady dojde k tomu převodu a ke studiu středočeských studentů mladých lidí v Praze.

Takže není to výtka vůči komukoli z jiného kraje, ale je to výtka vůči státu, aby nad tím nezavíral oči.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedkyně.

Pokud na ně dojde, tak budu navrhovat i sloučenou rozpravu, protože se zabývají každá z jiné strany, ale stále stejným tématem rovnosti versus smysluplnosti slov. Děkuji za pozornost.

Nyní tedy už budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, ale ještě než se tak stane, načtu omluvy.

Paní poslankyně Bělohlávková Romana ruší svoji omluvu a paní poslankyně Nina Nováková také ruší svoji omluvu. Pan předseda Výborný s přednostním právem se hlásí, prosím.